Děkuji za pozornost.

Prosím znovu pana poslance Kotta, který je i u tohoto tisku zpravodajem, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru. Děkuji, pane předsedo.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku, v tom případě obecnou rozpravu končím. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu a prosím pana poslance Kudelu, který je zatím jediným přihlášeným do podrobné rozpravy.

Vládní návrh zákona, který právě projednáváme, přináší navýšení horní hranice pokut za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. Nicméně zejména v kontextu jiných právních předpisů se výše pokut i po tomto navýšení jeví jako nedostatečná.

A rovněž prosím, aby se o něm ve třetím čtení hlasovalo. Děkuji. Dále do podrobné rozpravy... Pokud se nikdo nehlásí, tak končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj, nikoliv. V tom případě končím druhé čtení tohoto tisku.